V roce 2015 ERÚ upozornil na to, že Česká republika schválení stále nemá z Bruselu a že pan ministr Mládek v této oblasti zcela hluboce pochybil, zejména poté, co se mu podařilo na sílu a proti našemu postoji protlačit energetický zákon, který přinesl více škod než užitku. Pan ministr tehdy dal hlavu na špalek, že zákon je v pořádku, a teď v tuto chvíli přichází další rána. V lednu 2015 kontrolní závěr NKÚ potvrdil, že podpora je překompenzována a že došlo ke křížovým podporám, že šlo o extrémní dopad na českou ekonomiku. Ministerstvo průmyslu a obchodu dodnes kontrolní závěr nepředložilo vládě, což kritizoval kontrolní výbor Poslanecké sněmovny 3. prosince |2015.

Třináct let tedy vydělávají čisté peníze. V březnu roku 2015 to ostatně svým dopisem na všechny poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky potvrdil pan ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, který napsal, že bývalé vedení ERÚ nastavilo výkupní ceny nad rámec zákona, a že tedy došlo k navýšení cen a překompenzaci.

To hlavní se píše v článku 2 odst. 1 tohoto nařízení: S výhradou odlišné úpravy v nařízeních přijatých na základě článku 109 Smlouvy o fungování Evropské unie nebo jiných příslušných ustanovení této smlouvy musí dotyčný členský stát oznámit Komisi s dostatečným časovým předstihem všechny plány na poskytnutí nové podpory. Znamená to tedy, že podpora v České republice může být považována za protiprávní, protože nebyla s dostatečným časovým předstihem oznámena v Bruselu. Ona byla oznámena se zpožděním a navíc se o legalizaci podpory zřejmě u ministra Mládka moc nesnažili. Ještě v srpnu 2015 premiér Sobotka odpověděl ERÚ v odpovědi týkající se špatného nastavení výkupních cen, že ERÚ má řešit případnou překompenzaci ve svých cenových rozhodnutích. V říjnu 2015 ministr Mládek sdělil, že provozní podpora pro všechny uvedené výrobny by měla být v cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu stanovena až po udělení kladného notifikačního rozhodnutí ze strany Evropské unie. To znamenalo pro úřad jasné stanovisko, že premiér a ministr průmyslu chtějí, aby se věc vyřešila v cenovém rozhodnutí, kde neměla být podpora pro zdroje bez notifikace, což potvrdil i antimonopolní úřad nebo odbor kompatibility Úřadu vlády. Takže jsme tu měli jasná stanoviska řady úřadů, že nelegální podpora vypsána nebude a že všichni občané ušetří astronomických 42 mld. Kč. Ale tak jak to v solárním byznysu chodí, samozřejmě tyto firmy nemohly nechat, aby se rozjel konec jejich podnikání, a tento tanec úřad nepamatuje. Vláda přijala nejdříve na začátku prosince usnesení, že co Evropská unie nezakázala, je povoleno. I vládní legislativci však pochopili, že jen tak tímto směrem to nepůjde, protože v případě veřejné podpory je to přesně opačně. Podpora je zakázána, pouze ve specifických případech po notifikaci ze strany Evropské komise může být povolena.

A názor pana ministra Mládka byl tak mylný, že už mylnější být nemůže.

Za této situaci by si minimálně tvůrci onoho vládního nařízení měli sáhnout na své svědomí, rezignovat hned za ministrem Mládkem, protože pravdou je, že všichni opět tvrdí, že se nic neděje a že ministr Mládek povolí protiprávní výplatu skoro 4 mld. Kč měsíčně. Každý měsíc se má podpora vyplácet, i když je vládní nařízení neplatné a cenové rozhodnutí ERÚ tím pádem také. Byl jsem v šoku, když jsem viděl pana Chalupu z Komory obnovitelných zdrojů v České televizi, kdy říkal: Podpora může být maximálně protiprávní, ale jasně by se měla vyplácet. Proto navrhuji na dnešní den jednání Sněmovny zařadit bod s názvem Usnesení Sněmovny k výplatě podpory obnovitelných zdrojů. Byl bych velmi rád, kdyby zde padly argumenty, jak to tedy doopravdy je. Ještě si myslím, že by bylo velmi dobré, kdyby se k této věci mohla vyjádřit přímo předsedkyně regulátora, ERÚ, paní Vitásková. V rámci tohoto bodu usnesení bych žádal po Sněmovně, aby odhlasovala její možné vystoupení a odpovědi na vaše dotazy. Děkuji. Já děkuji, pane poslanče.

Prosím, máte slovo. Dobré odpoledne, děkuji za slovo, paní předsedající. Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Rád bych také navrhl zařazení nového bodu Sněmovny s názvem Finanční dopady podpory obnovitelných zdrojů v České republice. Tento bod navrhuji zařadit dnes odpoledne jako druhý bod po již pevně zařazeném bodu, tedy za bod, který navrhoval kolega Černoch. Je potřeba znovu připomenout, jak je poplatek na podporu obnovitelných zdrojů koncipován. Po přijetí loňské velmi kritizované novely energetického zákona se poplatek na solární a další elektrárny má platit podle velikosti jističe, tedy pro průměrnou domácnost by to vyšlo asi na 12 tis. až 18 tis. Kč ročně.

U větších odběratelů je to podobné. Loňská úprava se dělala víceméně proto, aby podniky ušetřily asi 4 až 6 mld. Kč ročně, ale tyto peníze se musejí někde vzít, takže se vezmou všem z jejich daní a z celkových 45 mld. Kč plánovaných jako dotace pro solárníky a další obnovitelné zdroje na jeden jediný rok se celých 22 mld. Kč zaplatí ze státního rozpočtu. Je to více než rozpočet celého Ministerstva dopravy na celý rok včetně Státního fondu dopravní infrastruktury. Je to například skoro pět rozpočtů Ministerstva kultury.

A tato podpora je opět různě důmyslně skryta v poplatcích na složence, aby nás to tolik nebolelo, nebo v bezedném státním rozpočtu, kde ty miliardy už nikdo nemá sílu řešit. Pan ministr Babiš pořád opakuje, jak je potřeba vybírat více daní, ale na co? Navíc zjevně protiprávně?

Za to bychom mohli postavit skoro tři jaderné elektrárny a mít navždycky vystaráno, levné zdroje elektřiny a stabilní ceny.